Vlastníkem pozemků, jichž se navrhovaná právní úprava dotýká, je stát, Česká republika. A tím, že bude ze zákona vyloučen vznik nároku na újmu vzniklou či trvající na pozemcích ve vlastnictví státu, omezuje stát výhradně své vlastnické právo, nikoliv vlastnické právo jiných subjektů. Navržený princip, kdy je vlastnické právo omezeno se souhlasem vlastníka, je principem ústavně konformním. Omezení vlastnického práva je odůvodněné skutečností, že příjemci újmy za omezení hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu jsou výlučně subjekty, tedy státní podniky, které byly státem zřízeny za účelem zajišťování veřejného zájmu, a je tedy zcela proti zájmům státu jako vlastníka, aby jím zřízeným subjektům zároveň vyplácel újmu za omezení, jež z titulu ochrany přírody sám stanovil. My se tímto modelem snažíme jít podobnou cestou, jako má např. Slovensko, které rovněž vlastně vyloučilo náhradu újmy vyplácenou státním organizacím. Náhrada tedy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu.

Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru.

Poté požádám pana kolegu Šenfelda za zemědělský výbor. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Novelu odůvodnil pan náměstek Vladimír Mana, zpravodajem jsem byl já.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové. Navržená úprava v zásadě vytváří nerovnost vlastnictví a vyvolává právní nejistotu mezi hospodářskými subjekty. Máli vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu, je v rozporu s Listinou upírat právo na náhradu újmy jedné skupině vlastníků a jiné skupině vlastníků takové právo ponechat. Nárok na úpravu újmy nevzniká automaticky na základě vlastnictví pozemku se zákonným omezením, ale jen v případě jejího prokázání. Stávající právní úprava plně odpovídá stavu věci a zajišťuje relativně vyvážený stav mezi požadavky a účinnou ochranou přírody a krajiny. V případě přijetí novely zákona dle návrhu existují omezení hospodaření a újmy z nich plynoucí fakticky nezaniknou, nýbrž budou dále trvat.

Současně bude odstraněn jediný účinný nástroj hodnocení nezbytnosti omezujících požadavků, které vznášejí orgány ochrany přírody. Znění zákona po případné novele by totiž orgánům ochrany přírody umožňovalo na pozemcích ve vlastnictví státu požadovat další omezení hospodaření a produkce dříví bez jakéhokoli limitu.

Z toho důvodu jsem navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona K tomuto návrhu zákona byly přidány také dva pozměňující návrhy pana poslance Kotta a musím říci, že kombinace je celkem nešťastná, protože byť navrhuji zamítnutí návrhu zákona jako celku, pozměňovací návrhy pana poslance Kotta bych vřele doporučil k přijetí. Děkuji. Ptám se, kdo další. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. Do té také nemám žádnou přihlášku. Děkuji, pane místopředsedo.